Dále chceme zrychlit a zjednodušit proceduru vyloučení z okruhu příjemců dávek ty osoby, které neumožní úřadu práce provést příslušné kontroly v místě bydliště, kde zároveň navrhujeme prodloužení doby, po kterou může být dávka odebrána, a to na délku 12 měsíců. Také navrhujeme vyloučit z okruhu takzvaně společně posuzovaných osob ty jedince, kteří nemají žádné příjmy, nepracují a ani si práci nehledají, pouze chtějí navýšit své existenční minimum, a tím i výši celkového příjmu rodiny z dávek sociální pomoci.

Tyto návrhy přitom nesměřují proti občanům ve složité sociální situaci. Chceme jen odstavit od veřejných zdrojů ty, kteří odmítají pracovat, podvádějí a žijí na úkor svých spoluobčanů, kterým se přitom ještě mnohdy nepokrytě vysmívají.

Nyní vystoupí paní poslankyně Hana Aulická, zatím poslední přihláška.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já vím, že se svým návrhem zůstanu téměř osamocen, ale přesto z hlediska svého svědomí to musím udělat. Navrhuji zamítnutí tohoto návrhu. Ideově s ním zcela zásadně nesouhlasím. Myslím si, že pokud bude schválen, tak v praxi přinese, bych řekl, opačné důsledky, než které zamýšlejí předkladatelé. Ale vnímám podporu v této Sněmovně, vnímám, že pro můj návrh na zamítnutí budou hlasovat jednotliví poslanci. Přesto tento návrh dávám.

My za hnutí ANO tento návrh podpoříme, aby prošel do druhého čtení, protože určitě nikdo z nás nechce, aby se zde zneužívaly dávky státní sociální podpory, a možná i víte, že několik pozměňujících návrhů, které tu prošly, právě na zneužívání těchto dávek jsem podala i já.

Máte zájem? Nemáte zájem. Takže přistoupíme k hlasování o návrhu.

Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu? Kdo je proti zamítnutí tohoto návrhu?

Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Takže budeme hlasovat ještě dále. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Já se táži, zdali navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu. Žádný návrh nevidím, takže přistoupíme k hlasování o tom, zdali souhlasíte, že garanční výbor bude výbor pro sociální politiku. Kdo je proti?

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům, a já se proto táži, zdali má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání. Žádný takový návrh nevidím, takže končím projednávání prvního čtení tohoto návrhu zákona a přeji hezký večer.